Tak já si to poznamenám.

Vážené kolegyně, kolegové, já jsem opravdu rád, že tady máme novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, protože z mých zkušeností opravdu jsme se za těch třicet let budování nového typu socialismu naučili zneužívat úplně všechno. Zrovna je to dva dny, kdy jsem se potkal s člověkem, kterého velice dobře znám, který už půl roku je nezaměstnaný, pobírá dávky a u toho si vydělává dalších 30 tisíc korun měsíčně bokem. Prostě tak to je v naší společnosti, zneužíváme úplně všichni všechno. A jenom se zamyslete nad tím, když k vám přijde řemeslník, co mu řeknete, když vám řekne bude to stát 240 nebo 200, myslím tisíc. Co mu řeknete? Jestliže si na něco můžu sáhnout, tak si na to sáhnu a udělá to úplně každý. Takže buďme tolerantní k tomu, co je navržené, pojďme na tom pracovat. A já myslím, že to společnými silami dovedeme k tomu, aby to vyhovovalo těm, kteří jsou poctiví, protože nejvíc to odnášejí právě ti, kteří poctivě pracují a jsou znechuceni tím, jak my se stavíme k těm, kteří to zneužívají. Tak prosím, máte slovo.

Řekněte mu, než začnete říkat přepracovat, ať tam do té Úpice jede. Byl tam?

Ať jim to tam řekne, že to nechcete, že proti tomu budete bojovat. Mám tady dvě faktické zatím. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Takže to, co tady zaznívá jako zneužívání, je selhání toho praktického výkonu státní správy, bohužel. Ale tohle si musíme přiznat.

Proto jsem tady včera byla ráda, že jsme se bavili o mimořádné okamžité pomoci, protože mnozí jste svědky toho, že ani ti, kteří by pomoc rychle a efektivně potřebovali, pomoc dneska nedostanou. A přitom ten zákonný rámec není tak špatný.

A to bychom měli řešit, ne aby už vůbec nikdo žádnou pomoc nedostal. Děkuji za pozornost. Já nyní zrekapituluji. Mám tady čtyři přihlášky na faktické poznámky, takže si to pojďme říct. Tak, pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Jenom zpátky k faktům. V tomto státě platí, pokud někdo opakovaně páchá mimo jiné závažné přestupky, krade, permanentně se opíjí, obtěžuje sousedy, tak podle platné legislativy mu dávka odebrána být nemůže. Já jsem chtěl jenom říci, že po těch dvou měsících, kdy řešíme skutečně fatální a zásadní věci a některé věci se dělají dobře, některé špatně, o tom není tento bod tak se opět budeme muset vrátit k tématům, která se tady dlouhodobě neřešila. Já jenom připomínám, že řešení vyloučených lokalit a sedmnáct opatření, kterými se tyto lokality měly řešit, to je prostě vládní priorita dokonce i pana premiéra Babiše. A řekněme si na rovinu, neudělalo se opravdu do této chvíle vůbec nic. Teď máme ty dva měsíce stop stav, mimo to, že se teda předložil prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí nový poplatek nebo nová dávka na bydlení, a mimo jiné i z toho důvodu padlo na výboru pro sociální politiku, že pokud vláda nebude dělat nic, tak budou přicházet ojedinělé poslanecké návrhy, protože nám vyloučené lokality a další jiné nešvary zásadně vadí.

O tom je mimo jiné i návrh paní ministryně Maláčové, jak jsem si ho dobře prostudoval nová dávka na bydlení. Nyní tedy tady máme pět faktických poznámek, takže pan poslanec Pavel Plzák, připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Říkáte, že je to vlastně chyba v používání těch nástrojů, které my doposud máme. My to teda asi děláme špatně. Nevím, možná máte napůl pravdu, ale rozhodně chyba ve vymáhání jak dostanete děti do školy, když rodiče vám řeknou: jsou nemocní, nejdou. Jak to vymůžete? Jak to vymůžete? A vlastně vy na ty rodiče nemáte vůbec žádnou páku.

Takže to opravdu není žádné snadné jednání. Takže prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, a připraví se pan poslanec Tomáš Kohoutek.

Opravdu to nelze. Já s těmi lidmi pracuji, kteří chodí žádat na úřady práce, třicet let a věřte mi, že jsme vyzkoušeli tisíce věcí společně s úřadem práce. Vždycky si ten český člověk najde, jak to obejde. A není to vůbec nic proti vám, opravdu.